Ústní interpelace Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu ČR, poté i na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády.

Další se připraví paní poslankyně Věra Kovářová. Předseda vlády Bohuslav Sobotka je omluven, zodpoví interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem. Máte slovo, pane poslanče. Omlouvám se, můžete. Dobrý den, děkuji za slovo.

Hovoří se zde i o právním auditu uzavřených smluv včetně dodatků, dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek a analýze víceprací. Termín, který vám uložila Poslanecká sněmovna, je červen letošního roku. Vážený pane premiére, dovoluji se zeptat, kdy byl audit zahájen a kdy budou předloženy výsledky auditu Sněmovně.

Druhá otázka je, jak je postupováno ve vztahu k obcím, které jsou dotčeny změnou poměru podzemní vody.

Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji. Vážený pane premiére, aktuální zjištění NKÚ ohledně způsobu, jakým je vedeno účetnictví Ministerstva financí, kde podle všeho rozdíl mezi miliony a miliardami nehraje velkou roli, vytváří řadu otázek. Otázka na to, jak vede své účetnictví Ministerstvo financí, jak vede své účetnictví stát, jehož odborným úřadem ve věcech účetnictví je právě Ministerstvo financí. Pochybení, ke kterému došlo, je pozoruhodné také vzhledem k požadavkům, které toto Ministerstvo financí a tento stát klade na občany a podnikatele. Pane premiére, souhlasíte se mnou, že v případě špatně vedeného účetnictví na Ministerstvu financí jde o průšvih? Co uděláte proto, aby se neopakoval, aby veřejnost mohla mít k činnosti státních úřadů potřebnou elementární důvěru? Děkuji za odpověď. Děkuji vám, paní poslankyně.

Smyslem auditu je prověření, zda technický obsah projektové dokumentace, vlastní realizace stavby, veškeré získané podklady a průzkumy včetně monitoringu byly technicky správné. Je třeba prověřit, zda byly dodrženy při přípravě a vlastní realizaci stavby všemi účastníky výstavby, tedy projektantem, investorem a externím technickým dozorem. Zadání auditu by mělo být tedy správně členěno takto:

Za třetí kontrola vlastní stavby. Za čtvrté analýza víceprací, tedy kontrola protokolů o schválení víceprací, kontrola technického zdůvodnění, kontrola stavebních povolení na úpravu stavebních objektů a výstavbu nových stavebních objektů, kontrola kalkulací a cen víceprací, kontrola výkupů pozemků na nové stavební objekty. Z těchto důvodů žádám, aby zadání auditu D8 bylo upraveno podle těchto požadavků, aby audit nebyl formální, ale byl to dokument umožňující posouzení správnosti celého procesu přípravy i vlastní výstavby. Zadání, které jsem dostal minule písemně, že bude upraveno podle těchto požadavků. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Seďa a připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo vlády, NKÚ prověřil jak Ministerstvo financí vedlo účetnictví, sestavovalo závěrečné účty kapitol spravovaných Ministerstvem financí a předkládalo údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015.